Poštovane kolegice i kolege, molim da zauzmete svoja mjesta kako bismo mogli pristupiti glasovanju.

Hvala vam lijepa, sada ćemo glasovati o: - Prijedlog za iskazivanje povjerenja Josipu Aladroviću za obavljanje dužnosti ministra rada i mirovinskog sustava Predlagatelj je Andrej Plenković, predsjednik Vlade RH u skladu sa člankom 119. Poslovnika Hrvatskog sabora, rasprava je provedena na sjednici Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Poslovnika, o ovom prijedlogu ne vodi se rasprava na plenarnoj sjednici.

Dajem na glasovanje Prijedlog za iskazivanje povjerenja Josipu Aladroviću za obavljanje dužnosti ministra rada i mirovinskog sustava, molim glasujmo. Utvrđujem da je većinom glasova, 79 za i 1 glas protiv iskazano povjerenje Josipu Aladroviću za obavljanje dužnosti ministra rada i mirovinskog sustava. [[Pljesak.]] Gospođe i gospodo zastupnici, iskazivanjem povjerenja stekli su se uvjeti za davanje prisege novog ministra u Vladi RH. Poslovnika Hrvatskog sabora i članku 5. zakon o Vladi RH, prisega se daje na način da predsjednik izgovara tekst prisege i nakon toga proziva pojedinačno članove Vlade a članovi Vlade trebaju dati prisegu tako što ustaju i izgovaraju „prisežem.“ Tekst prisege glasi: „Prisežem ću dužnost člana Vlade savjesno i časno obnašati, poštivati Ustav, zakone i pravni predak te se zalagati za svekoliki napredak RH.“ Josip Aladrović, ministar rada i mirovinskog sustava. Hvala vam lijepa. Poštovani ministre, čestitam vam na iskazanom povjerenju i danoj prisezi, želim vam puno uspjeha u obavljanju ove časne i odgovorne dužnosti ministra u Vladi RH.